Pak budeme vytvářet celý systém evidenční ochrany. Já si myslím, že jsme se dostali dál, než jsme chtěli. Nebo by to mělo být natolik zdůvodněno, tyto věci, a být to pod úplně jiným režimem než pod Českou obchodní inspekcí.

No ne, možná že to vyvolává úsměv, ale zkrátka pokud má někdo skrytou identitu, může tedy postupovat podle jiných zákonů.

Já si myslím, že pan ministr určitě na tyto moje poznámky odpoví. Zkrátka řada věcí. Ale jestli skutečně takto navržený zákon, takto tvrdý a s takovými podmínkami v tuto chvíli je nutný. Děkuji, pane poslanče. Pane poslanče, máte slovo.

Protože ale skutečně toto téma silně rezonuje s problematikou výboru pro bezpečnost, tak bych chtěl jenom říct, že takováhle věc by mohla ohrožovat na životě přímo ty inspektory. Pak z nich tedy musíme udělat bezpečnostní sbor, ozbrojit je a nějakým způsobem to řešit už tedy opravdu jinak, než jsme to řešili doposud, jako inspektory ČOI. Ano, celníci mají pravomoc měnit identitu. Ale prosím pěkně, rozlišujme mezi tím, co chceme po inspektorech.

A že jsme tedy opravdu v té snaze vylepšit činnost se dostali někam jinam, než jsme původně uvažovali. Zřejmě vystupuji tedy řádně, protože mi čas neběží, tak mohu toho času využít ještě i... Ano, děkuji, že jsme se správně pochopili. Sedm hodin. Já si myslím, že samozřejmě to první čtení je velmi důležitá věc, protože se můžeme vážně zamyslet nad tím, jaký dopad by takovýto návrh zákona měl.

Z tohoto pohledu bych byl rád, kdybychom... Protože jak jsem nahlédl do toho materiálu, je to v podstatě hlavní pilíř toho návrhu že bychom se měli zamyslet nad tím, jestli se s tím nevypořádat nějak jinak.

Dobrá tedy. Takže děkuji za pozornost.

Já vám děkuji, pane poslanče. Další se hlásí do obecné rozpravy paní poslankyně Jana Černochová. Máte slovo, paní poslankyně. Děkuji, pane místopředsedo. Víte, kolegyně a kolegové, mě zaráží to, že pan ministr Mládek tady sedí jak zařezaný. Telefonuje, nereaguje na to, co tady zaznívá i od jeho kolegů vládních poslanců. Pane ministře, můžete nám prosím říct, jestli to, co tady zaznívá od vašich kolegů je pravda, nebo není? Sněmovna by měla znát váš názor. Vy jste předkladatel za vládu tohoto návrhu. Tak jak se něco takového může stát? Mě skutečně stále víc a víc fascinuje ta touha této vládní koalice, resp. některých konkrétních ministrů této vládní koalice, mít všude své policisty. Ať už je to Ministerstvo obrany v podobě zákona o Vojenské policii, nebo je to Ministerstvo financí v podobě větších pravomocí celníkům. Teď se dozvídáme, že stejnou touhou mít svůj policejní orgán v baráku, touží touto touhou, podlehl této touze pan ministr průmyslu a obchodu Mládek. Kdo další? Takže já bych, vážení členové vládní koalice, možná považovala za fér vůči nám všem, kdybyste to řekli najednou.

Děkuji, paní poslankyně. Pane předsedo Laudáte, hlásíte se s přednostním, nebo řádně? Mě vůbec nepřekvapuje, že svůj policejní sbor si přes celní správu buduje pan Babiš. Nepřekvapuje mě, když si to dělají možná někteří siloví ministři. Ale že pan kolega nebo pan ministr Mládek si chce budovat takovouto svoji policii...

i když i toto je míněno vážně.

Co tam váš vicepremiér dělá? Je tohle vůbec možné? A zřejmě jsou zaskočeni všichni poslanci.

A já si myslím, že tohle není na předělávání zákona. A tahle vláda by se měla stydět!

Co dělá Legislativní rada vlády? Je možné, že tohle projde přes Legislativní radu vlády?

Můžu ještě poprosit?

To se mi nechce věřit.

Děkuji. Já vám děkuji, pane poslanče.

A pan ministr byl přihlášen do rozpravy.